Systém výplaty podpory má umožnit jen takovou registraci podpory a výrobního zařízení, kdy je možné v reálném čase ověřit, že nárok na podporu je po právu. Jen takový postup zamezí případným sporům o řádném uvedení do provozu, technickém stavu a dokončenosti daného zařízení. Aktuální návrh novely zákona POZE nejednoznačně stanovuje první moment, od kterého je možné tuto podporu čerpat.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Nechci se zastávat Ministerstva průmyslu a obchodu moc vehementně, ale nedá mi to. Ono se to spočítat v zásadě nedá. Velký problém je, že to zkusili spočítat, ta čísla byla hrůzostrašná.

Děkuji za pozornost.

Já bych chtěl jenom stručně zareagovat na kolegu Dolínka. A za druhé nerozumím tomu, proč nejdeme cestou aukcí, že by prostě stát řekl, kolik má peněz vyhrazených na podporu vybudování té modernější energetiky, a pak by se snažil vysoutěžit co nejlevnější způsob, jak ty elektrárny vystavět napříč sektory. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Dolínek na faktickou poznámku v reakci.

Tak prosím.

Tak prosím, máte slovo. Dobrý večer, děkuji za slovo.

No a budu působit nejenom na kolegy z Ministerstva průmyslu a z Ministerstva dopravy, ale i na vás pozitivně v tom smyslu, aby tento návrh byl přijat. Děkuji za podporu. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane ministře, já jsem v obecné rozpravě odůvodnil své pozměňovací návrhy, teď budu opravdu jenom stručný a přihlásím se k nim.

To je můj oblíbený pozměňovací návrh, který mi dává větší smysl než jakékoli rozpětí.